Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Tolik tedy ke změnám pořadu schůze. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že tady zazněla pochybnost, že dochází k nějakým obstrukcím, aby byl projednán ten návrh zákona o dětských dluzích, tak abychom jednoznačně ukázali, že to není pravda, tak navrhuji jménem poslaneckého klubu Pirátů a ANO, aby toho 15. 12.

Ale pokud na tom trváte, pane poslanče?

Kdo je proti?

Tím jsme se myslím vypořádali se všemi návrhy, které byly ke změně pořadu schůze, a budeme projednávat pevně zařazené body.